Děkuji moc.

Důvody jsou zřejmé. Úpravy Berounky pro motorové lodě by podle nich zhoršily dopady na povodí a charakter krajiny kolem řeky, která si dosud uchovala přirozené koryto.

Vlastně pouze Ministerstvo dopravy pracuje s tím, že v zákoně o vnitrozemské plavbě je Berounka vedena jako splavnitelná. Dále se také uvádí v dopise, že to je důvod, proč žádají vládu a budou žádat také nás, Parlament, tedy i vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, kteří budete dnes o tom zákonu hlasovat, abychom Berounku vyškrtli z tohoto seznamu a Berounku zachránili.